K tomu, co zmiňoval pan ministr, k souhlasu vodoprávního úřadu, se chci vyjádřit ve dvou bodech.

Tak to prostě je.

Je možné, že dojde ke zdražení vrtů.

Tady samozřejmě dochází ke zpřesnění pozice vodoprávního úřadu a je definován postup, jak žádat o výjimku, ovšem pravdou je, že zde přibývá další stupeň při už tak velmi složitém procesu povolování staveb, je zde vlastně další komplikace.

Otázka je, zdali je pro tento postup vybudována dostatečná kapacita čistíren odpadních vod. Existují obce, které čističku nemají a kde tedy zřejmě tento postup bude vyvolávat určité problémy, zejména tedy z pohledu kapacitního.

Ještě bych chtěl zmínit jednu věc, kterou pan ministr pominul a kterou pan zpravodaj ale zmínil, a je to § 67, omezení v záplavových územích, konkrétně tedy taková trošku podružná věc.

Možná když ta dohoda tady byla celkem jasná, tak se to mohlo do toho znění zákona napsat a bylo by to v pořádku, byl by pokoj.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Dále je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Holomčík. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já budu stručný.

Já bych vás, kdo se tady chcete věnovat oblasti ochrany vod, prostřednictvím pana předsedajícího rád požádal, ať se připojíte a můžeme na tom spolupracovat.